Všichni dobře víte, že jsme se marně snažili několik týdnů prosadit dva nebo více, ale dva legislativní návrhy.

Chci říct, že u malých firem jsme vyšli z reality, a září je prostě pryč. Odvody za září jsou zaplaceny a firmy to nějak zvládly.

Myslím si, že dneska vláda rozhodla o uzavření ekonomiky. Ano, jsou tam výjimky. Ale já bych prosil nás všechny, abychom mluvili otevřeně a nazývali věci pravými jmény.

Já myslím, že se tomu dá rozumět. Ale rezervy jsou vyčerpány. Ta těžká ekonomická situace vlastně trvá od března a nevíme, jaké budou další měsíce. Skutečně nevíme.

My jsme připraveni se na tom řešení a debatě podílet.

To si musíme přiznat. Dluh bude půl bilionu. Ale otázka stojí: Není to nakonec levnější řešení než masivním způsobem zvýšit počet nezaměstnaných? Není to mnohem lepší pro společnost, aby ti lidé měli práci, než aby ji v tak těžké době, kdy jsou omezeny sociální kontakty, omezené toto, nejsou to, není to dluh na ty správné účely? My si myslíme, že ano. A kdyby každá firma propustila jednoho z ekonomických důvodů, tak je to 100 tisíc nových nezaměstnaných. Ale tyhle malé kapky by mohly udělat pořádnou řeku. Takže bych vás moc poprosil, abyste to podpořili.

To znamená, kdo chce, může platit, ale nabízí stát úlevu těm, kteří ji opravdu potřebují. A věřte mi, že ty příští týdny a měsíce mohou být pro mnohé z těch malých firem a živnostníků prostě rozhodující. A už to trvá příliš dlouho.

Ale nemůžeme to vyloučit. Můžeme ale už dneska říct, že to chápeme, že jsme připraveni pomoci tím, že odpustíme tyto platby. Je to nebyrokratické, je to jednoduché a pomůže to. Ano, bude to dohromady, když to sečtu obě dvě ta opatření, někde kolem 20 miliard.

Já myslím, že celá opozice to pravidelně podporuje, že to není individuální návrh jedné politické strany. A chtěl bych požádat buď poslance vládních stran, nebo těch, kteří vládu podporují, aby se na to podívali racionálně. I oni ve svých volebních obvodech určitě znají řadu malých firem, a není to podpora těm velkým a bohatým, je to podpora těm malým, kteří se nikdy neodstěhují za investiční pobídkou, kteří nebudou hledat daňové prázdniny v jiných státech, kteří nepřestěhují výrobu.